Otázka je, do jaké míry může zvýšení účinnosti přinést výsledek v podobě dosažení úspor.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Zlesák. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ano, energetický auditor těch je omezený počet.

Takže my se bavíme pouze o energetických specialistech. Nyní s přednostními právy pan předseda Stanjura a pan zpravodaj Pustějovský v tomto pořadí. Prosím, máte slovo. Nejdřív komentář toho, jak probíhá to projednávání.

Máme plno dotazů. Chudák pan ministr spravedlnosti.

Stojí to nemalé peníze. Máme jich hodně, nebo málo? Specialista... K čemu to pomohlo? To je přece klíčová otázka. Na to bych chtěl znát odpověď. Pane ministře, vás budu trápit. To všichni víme. Ale položme si otázku, k čemu to je. Došlo ke snížení spotřeby?

Možná budu překvapený. Já nevím. Ale žádnou analýzu nemáme. Zato víme, že jsme chybně implementovali.

Se stalo... špatně.

Koho to vlastně zajímá? Tomu rozumím. Jak říkal pan poslanec Pávek, ti mají hodně práce, tak ti jsou rádi. Naprosto logicky.

Pamatujete si na plamennou obhajobu biopaliv první generace? Zejména od ekologických aktivistů?

Ale máme další a další implementace, nařízení, směrnice, novely, novelizace. Myslím, že je čas aspoň jednou za čas se zastavit a zeptat se, k čemu je to dobré. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Přestože v mnohém s panem předřečníkem souhlasím, tak navrhuji zkrácení lhůty na projednávání ve výborech na 30 dnů. Ano. Zaznamenal jsem váš návrh. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Zahradník. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

Děkuji. Hlásí se prosím ještě někdo do rozpravy? Není tomu tak. Rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Ano, pan ministr má zájem. Prosím, máte slovo. Jenom velmi stručně se pokusím zareagovat na alespoň některé výtky, které zde zazněly. Předpokládám, že zbytek bude posléze podrobně debatován, kriticky debatován ve výborech Poslanecké sněmovny.